Děkuji, pane místopředsedo.

My ho pak když tak odstraníme. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za vaši vstřícnost, že dnes ještě projednáme první čtení návrhu zákona, který je v této Poslanecké sněmovně už poměrně dlouho. Chceme jím vyřešit situaci, která je podle nás taková, že pokud dnes zašle Česká kancelář pojistitelů kterékoliv osobě výzvu o zaplacení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo údajně provozováno, v rozporu se zákonem, má tato osoba povinnost prokázat, že dané vozidlo v rozporu se zákonem neprovozovala, či jej neprovozovala vůbec, případně že není jeho vlastníkem.

Takový případ se jistě dá označit za zvůli vůči bývalému vlastníkovi, který řádně splnil veškerou povinnost týkající se pojištění i evidence vozidel. Tento případ však hovoří pouze o bývalému vlastníkovi, který již v registru evidován není.

Pardon, paní poslankyně. Já se omlouvám. Já chápu, že je pozdní hodina a dnes už každý z dnešního jednání je vyčerpán, přesto vás prosím u tohoto posledního bodu o klid. V takovém případě nepostačí ani výpis z registru. Nový vlastník jej navíc, pokud nemá v úmyslu vozidlo provozovat, ani nemusí registrovat. V takovém případě by samozřejmě mohla být dostatečným důkazem kupní smlouva, kterou však ani jedna ze stran nemusí disponovat, jelikož zde máme volnost ve formě uzavírání smluv o prodeji movitých věcí. Dostáváme se tak do absurdní situace, kdy vozidlo má svého vlastníka, který vozidlo neprovozuje, neregistruje jej, ale kancelář pojistitelů požaduje zaplacení příspěvku na osobě, která je stále zapsána v registru, ačkoliv již vlastníkem není, k vozidlu ztratila veškerá práva, a tato osoba nemá jedinou šanci kanceláři prokázat, že povinnost platit nemá. A tady je podle nás bezesporu na místě změna. Co se týče změny, která zavádí tříletou prekluzivní lhůtu pro dobu vymáhání příspěvku, je jejím cílem v prvé řadě ochrana slabší strany a zamezení možnosti nechat takzvaně uzrávat pohledávky, jak je dnes běžnou praxí.

Pokud takto neučiní, právo na vymáhání pohledávky zanikne již uplynutím této dvouměsíční lhůty.

Druhý náš bod v této novele má za cíl dvě úpravy. První se týká porovnání údajů o povinnosti zjistit si úplné a relevantní informace ještě předtím, než kancelář vůbec začne s vymáháním pohledávky.

Ono samotné stanovování povinnosti a vymáhání příspěvku samotnou kanceláří by nemělo mít v našem právním řádu místo, jelikož jde o soukromoprávní subjekt.

Z tohoto důvodu je novela postavena tak, aby byla konečně možnost bránit se proti výzvě kanceláře pojistitelů a především aby samotná kancelář měla povinnost k důkazu, kterému se obeslaný brání, přihlédnout a v případě nesouhlasu jej nesmést ze stolu, jak je tomu dnes, nýbrž obrátit se svou pohledávkou na soudní řízení a umožnit tak dlužníkovi účastnit se spravedlivého procesu. Za dostatečný důkaz je novelou navrhováno čestné prohlášení, které bude mít za následek, že povinnost platit příspěvek vůbec nevznikne. Aby nebylo kanceláři zcela znemožněno požadovat zaplacení příspěvku, bude mít nadále možnost, pokud se bude domnívat, že obeslaný nejedná čestně a svou povinnost porušuje, zaslat mu písemné vyjádření, že na zaplacení trvá, a zahájit ověřování zaslaných dokladů. Čestné prohlášení kancelář přezkoumávat nebude. Třetí bod tohoto zákona doplňuje zákon o situaci, kdy obeslané osobě vznikly z důvodu dokazování, že není dlužníkem, účelně vynaložené náklady. Pokud byla osoba k zaplacení příspěvku vyzvána neoprávněně a prokáže tyto vynaložené náklady společně se skutečností, že dlužníkem není, bude mít kancelář zákonnou povinnost této osobě náklady uhradit.

Bezpochyby i vy jste se ve vašich rodinách, protože neznám člověka, který by se s činností České kanceláře pojistitelů nesetkal, setkali s tím, jakým způsobem tento soukromoprávní a nikým nekontrolovaný subjekt postupuje vůči občanům naší země. Myslím si, že je čas na to, abychom poměry v této věci narovnali, a přestože děkuji Ministerstvu dopravy za to, jak se zachovalo ve věci centrálního registru, kde by opravdu údaje už konečně měly být aktualizovány, není to řešení pro řadu sporů, kdy opravdu Česká kancelář pojistitelů bez toho, aby jakýmkoliv způsobem si ověřila majitele vozidla, vymáhá své poplatky a požadavky například už i od osoby dávno zemřelé. Je to prostě fakt, který se v naší zemi děje, a já si myslím, že bychom celou tuto věc měli napravit.

Pokud tento návrh padne, pak si vás dovolím požádat o zkrácení lhůty a zároveň o vaši podporu, protože tady nejde o politiku, tady jde o to, že buďto necháme občany ve zlovůli nějakého soukromého subjektu, anebo se jim budeme snažit prostě pomoci. Děkuji vám za vaši podporu. Děkuji paní navrhovatelce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové.

Oceňuji práci paní poslankyně Konečné a také to, že vyzdvihla toto téma, kterým bychom se měli zabývat, nicméně bychom měli udělat opravdu komplexní změnu legislativy, protože problémů kolem pojištění vozidel je daleko víc, a proto bych upřednostnila vládní návrh řešení.